Zamyslel jsem se, jaké je to právní jednání.

Má institut záloh.

Paragraf 29 odst. 1 do zálohy činné se zařadí příslušník, který je vyslán k výkonu služby a) k jiné organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě atd. Konec citátu. Zdůrazňuji: který je vyslán. Znamená to, že nadřízený, to znamená služební funkcionář, tohoto příslušníka vyšle pracovat někam jinam mimo vlastní sbor, ale není to tak, že by příslušník mohl požádat, aby tam byl sám vyslán.

Vznikly nám tu dvě skupiny státních služebníků, kteří budou třeba pracovat na jednom pracovišti, vykonávat v téže pozici tutéž práci, avšak většina bude honorována částkou x, zatímco menšina částkou 2x.

Mimochodem, není to situace nikterak nová.

Zcivilněni byli v roce 2003, takže bývalí vojáci z povolání jsou dnes nejen zaměstnanci civilněsprávního úseku Ministerstva obrany, ale pracují třeba i v Národním bezpečnostním úřadu, ve Státní správě hmotných rezerv, ale i na Ministerstvu zdravotnictví.

Zde se ovšem naskýtá otázka, zdali hranice nároků na výsluhu po 15 letech služby není položena příliš nízko, protože pak odcházejí tito lidé vlastně na vrcholu svých fyzických i psychických sil.

Avšak podle mého názoru by to mělo být nastaveno striktně alternativně. Buď práce v privátním sektoru, pak s výsluhami, anebo pokračování práce pro stát třeba i v jiné funkci, třeba i na jiném úřadu atd., ale pak bez výsluh. Neboť používat obou výhod najednou, dámy a pánové, práce pro stát, zejména podle tohoto zákona, je výhodná, a používat obou výhod najednou je nespravedlivé, ba dokonce tvrdím, že je to amorální.

Oba dva mé návrhy jsou zaneseny v systému a já se v podrobné rozpravě k nim přihlásím. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji a přeji hezké odpoledne všem.

A já chci říci, že nikdo z nás nevíme, zda někdy neskončíme právě ve veřejné správě a nemůže se na nás vztahovat také tento zákon a jistě by se nám to nelíbilo.

Takto dlouhá doba je pro nás naprosto nepřípustná.

Navrhovaná změna by přesně zněla: